Děkuji. A jenom mám dotaz na pana poslance Kučeru, zda se hlásí k faktické poznámce, nebo do rozpravy. Do rozpravy, děkuji.

Hovoří se o těch reflexních vestách, tak chci jenom upozornit v tom návrhu slovo vesty vůbec není použito.

Já děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Koubka, řádně přihlášeného do rozpravy, a poté pana poslance Kučeru. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. První.

Dovolte mi citovat str. 32: